Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za slovo. Děkuji. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová ruší svou omluvu, je přítomna. A já otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?